A to je potřeba si uvědomit.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Děkuji. Hezké dopoledne, kolegyně a kolegové. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu této schůze. 1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Ústava České republiky předepisuje učinit tak do 30 dní po jejím jmenování. Prosím předsedu vlády pana Andreje Babiše, aby se ujal slova.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den. Chtěl bych poděkovat za naši vládu za možnost před vás předstoupit a požádat o důvěru, a to na základě programového prohlášení vlády pro lepší Česko, jak jsme ji nazvali. Pevně doufám, že dnešní debata bude hlavně o programu, protože si myslím, že všichni jsme slibovali voličům program, na základě toho programu nás volili a samozřejmě očekávají, že tento program budeme plnit.

Byli jsme velice velkorysí při sestavování výborů a komisí.

Nechci tady polemizovat, jak to bylo.

Pevně věřím, že jste program četli. My jsme ho skutečně předělávali několikrát i na základě vyjádření různých svazů, tripartity, odborářů a tak dále. Myslíme si, že program je velice dobrý.

Jeden z důležitých bodů je, že chceme být v Evropě vidět.

Evropa má samozřejmě velké problémy, Evropská unie potřebuje reformu. Myslím si, že nezvládla to, že je brexit. Brexit je špatně.